Já tady projevy nikdy nečtu, jenom čísla, případně citace, které tady potom musím uvádět třeba pro stenozáznam. Děkuji. Pane poslanče, prosím. Děkuji moc. Pane ministře, pokud to nakonec tedy jako o tu inflaci dostanou, tak proč to měníte tedy? Proč měníte ty mimořádné valorizace? Vy tady řeknete na jednu stranu, že už nepočítáte s tím, že by mimořádné valorizace díky inflaci byly ještě v tomto roce nějakým způsobem uplatněny, jako tady tento zákon, ale na druhou stranu děláte tady změnu, jako kdyby k tomu mělo dojít, a děláte ji rychle a překotně a děláte ji de facto netransparentně, protože spousta lidí, kteří v tuto chvíli za 10 měsíců, za rok půjdu do důchodu, tak už s mimořádnou valorizací počítat nemohou. A ona se samozřejmě nepropíše tak jako v tuto chvíli do té řádné valorizace, protože ten mimořádný příspěvek je ta kvazisociální dávka, o které my tady hovoříme.

Děkuji za dodržení času.

Já celkem rozumím nějakému systému zneužívání předčasných důchodů a tak dále. Ptám se na dvě věci. To je moje první otázka.

Také děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Nacher.

Děkuji za slovo.

Takže to jsem se chtěl zeptat, proč to prostě nenabíhá tohleto postupně. Rozumím té konstrukci, jenom prostě říkám, že to samozřejmě působí, zase to působí, jakoby ten člověk na to právo neměl, jako že je to něco vymezeného mimo důchod. A je to legitimní debata o poměru mezi zásluhovostí a solidaritou. Já se třeba můžu i klidně s některými kolegy ve vlastním klubu lišit, protože si myslím, že u nás je to velmi solidární.

Děkuji. Prosím, pane ministře.

Děkuji za dodržení času. Prosím.

Jakým způsobem zajistíme férovost toho, abychom navyšovali důchody všem samozřejmě stejně? Důchodci za to nemůžou.

Ale vy z toho děláte právě u těch 30 % tu kvazisociální dávku, kterou potom nějakým způsobem nezohledňujete už z hlediska inflace do řádné valorizace. Děkuji za dodržení času. Dotyčné osobě vyměřen starobní důchod.